Trošku mi není jasné, škoda, že tu není pan premiér, aby mi vysvětlil, když mantrou je zrušit druhý pilíř penzijní reformy, což považuji a to bylo vlastně klíčovým prvkem k tomu, aby se posílil princip zásluhovosti obyvatel, jak pracují, kolik vydělávají, co se týká výše penzí. Kde na to vezmete, pánbůh ví, a svými vystoupeními tady proti tomu bojujete.

Bohužel, u nás se outsourcing stal, a to je objektivní pravda, nástrojem tunelování veřejných financí na úrovni státu. Děje se tak dneska na úrovni krajů, děje se tak na úrovni velkých měst i malých obcí.

Čeho se ovšem nemůžu nedotknout a co mi přijde jako neuvěřitelná snůška frází, to je kapitola v programovém prohlášení, která se týká vědy, výzkumu, inovací.

Nevím, jak se ta funkce přesně jmenuje.

Oni to dělají a my jsme to odložili jako špatný projekt. Kde je ta hranice? Když už na to budeme mít ministra či náměstka přes místopředsedu vlády, tak tady by mělo být jasně řečeno. A pamatuji si, že kdykoliv na jakémkoliv zahraničním pracovišti se někde něco jevilo nadějného, tak jsme šli za dveře.

Omlouvám se. Není tam nic o fondech rizikového kapitálu.

Zase ani slovo. To by měl být náš cíl směrem k Evropské unii.

Ti, co se pohybují v inovacích, vědí, o čem mluvím.

I západní demokracie začínají upadat v tom, že se vědci stávají vyplňovači dotazníků, přehledů apod. namísto toho, aby pracovali, a nabývá to takového rozsahu, že selský rozum už tam není. Chybí osvěta a podpora.

To jsou ty věci, které jsou pro inovační technologii.

Stále ještě beru poté, co se stalo při finanční krizi Spojenými státy počínaje a zbytkem rozvojového světa konče, kam a nad čím svět přemýšlí. Není to v prázdných finančních produktech. Takže když to vezmu z tohoto pohledu o školství jsem mluvil, o lidech. Děkuji za to, za protierozní opatření. Ano, to jsou dva zásadní problémy našeho území. Musím pochválit. Technologie zmatené, chaotické, nepřehledné. Autoři zjevně nevědí, co se ve světě děje. Proto se ještě do dneška hlásí k tomu, že zrušili princip sKarty.

Položil jsem si otázky, jestli ten program, který je nám dneska předkládán, je moderní. Mohl bych tady trávit celé hodiny na srovnání se světem, abych vám řekl jednoznačně, že nikoliv. Je zajímavý? Nevím, jak pro koho. Má ten program vizi?

Mnohokrát tady padlo, že finanční plán na následující čtyři roky tam chybí. Co tam nechybí? Spousta frází, které jsme slýchali dokonce už za reálného socialismu. Já totiž mám veliký problém. Je ten program pravicový, levicový nebo jaký vlastně? To, co z něj zhruba můžu odečíst, je jakási hlavní ideová osa regulace, dotace, kontrola včetně kontroly obyvatel, z toho potom bude zrušením druhého pilíře kapitálová chudoba a tam už je jenom jedna jednosměrná šipka k úpadku země. Původně jsem očekával, že pan Sobotka s panem Babišem a Bělobrádkem stráví nějaký čas v Jičíně a pak se vrátí a předloží nám tady nějakou pohádku. Proč zmiňuji Jičín? To jenom pokud by to někoho okamžitě nenapadlo, Jičín je město pohádek.